Obava je jednoduchá že tento v podstatě zbytečný paragraf toto dobré, co je odpracováváno, může ničit.

Naposledy bych vás chtěla, kolegové, kolegyně, požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které se týkají třídního učitele, uvádějícího učitele a specializovaných činností.

To, že to je žádoucí o tom nikdo nepochybuje zakotvit tyto dvě věci. Ale na co jsme možná zapomněli, jsou metodici školní prevence.

Metodici školní prevence na to dlouho čekají a já vás moc prosím, abyste je podpořili. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo. Za prvé bych chtěl říct, že se jedná o vládní návrh, který na vládě byl schválen 14 hlasy ze 14 přítomných. Ale to je v tuto chvíli úplně jedno, jsme ve Sněmovně.

Po uplynutí této doby musí splňovat podmínky odborné kvalifikace podle příslušného ustanovení zákona č. 563. To znamená, posouváme se do § 7a, kde jsou uvedeny společné způsoby získání odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy. To je ta provazba.

Odpověď na otázku jsem dal, jak na první, druhou, tak i na třetí.

Prosím.

Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. A nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Děkuji za slovo. Procedura je ve sněmovním tisku 503/4.

Druhým bodem je schválení legislativně technických změn, které navrhl školský výbor.